Jako další vystoupí paní poslankyně Věra Adámková. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já mám pouze dvě malé poznámky, které, mohlo by se zdát, že tedy vůbec nesouvisí se zemědělstvím, ale vystoupení pana ministra mě opravdu utvrdilo v tom, že vystoupit musím. Pane ministře, za prvé velmi přátelsky. Poslanec má právo se vás zeptat. To za prvé. Za druhé. Divil byste se, jak velmi souvisí vlastně zemědělská výroba, ať už je živočišná, či rostlinná, se zdravím obyvatel, protože jsou mnohé choroby, kde to není pouze podpůrné, ale je to základní léčba. A já bych tedy jenom chtěla říct, že všechny otázky jsou důležité, na všechny ty odpovědi samozřejmě čekáme, protože jste pro nás nejvyšší odborník v tomto směru v České republice a doufáme, že jste náš ministr.

Takže to vůbec není bio.

Děkuji vám. Také děkuji. Táži se, zda někdo další se ještě hlásíte do rozpravy?

Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já už si dovolím v rámci závěrečného slova vás jako zpravodajka pouze stručně seznámit s dosavadním projednáváním na plénu Poslanecké sněmovny, kdy tento tisk byl 2. 3. letošního roku na 9. schůzi projednán Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení. Byl zde návrh na přikázání zemědělskému výboru.

Jak už tady řekli kolegové, tento tisk byl projednán v zemědělském výboru poměrně hladce, nejsou zde žádné sporné body. A co se týká těch pozměňujících návrhů, které budeme hlasovat, tak budeme hlasovat tři. Jak už zde zaznělo, jeden z nich je pozměňující návrh zemědělského výboru komplexní, který byl původně načten panem kolegou Smetanou. Posléze pan kolega Smetana tento pozměňující návrh doplnil o kontrolu dovozu produktů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. A pak budeme hlasovat pozměňující návrhy pana kolegy Pražáka, co se týká požadavků na vzdělání osob provádějících kontroly. I já vám děkuji. Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňujících návrzích. Já prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňující návrhy a také před hlasováním k nim sdělila stanovisko výboru. Takže co se týká procedury, zemědělský výbor jako garanční navrhl následující proceduru.

A na závěr bychom hlasovali o zákonu jako celku. Já vám děkuji. Pro pořádek se ptám, zda je návrh na úpravu nebo změnu procedury? Žádný návrh neeviduji.

Kdo je proti?

A já vás prosím, paní zpravodajko, abyste nás nyní s procedurou provedla.